Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu v prvním čtení. Teď tedy budeme hlasovat znovu o zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. S přednostním právem se hlásí pan předseda Farský. Máte slovo. Vážený pane předsedající, jenom krátce. Takže teď můžeme za ostudu České republiky, která je tady čtyři roky, protože hnutí ANO mělo v rukou Ministerstvo financí, nic neudělalo, protože mělo primátorku hlavního města Prahy a nic neudělalo, tak si můžeme další měsíce nechávat dělat ostudu tím, že hnutí ANO ve spolupráci s komunisty zablokovalo projednání tohoto zákona.

Omlouvám se. Pan předseda Bartošek.

To tak je. Děkuji.

A včera, co se tady odehrávalo, jak dopadly naše návrhy, nezlobte se na mě, já nemohu souhlasit s tím, že bych tohle ideologizoval. Jenom chci vědět, jak racionálně vláda bude postupovat, abychom tady některé návrhy udrželi v jednání tak, abychom mohli včas reagovat na potřeby společnosti. A tady jsme jasně byli proti zamítnutí v prvním čtení, protože i když budu věřit vládě, že to předloží, tak nemám jasno, jestli ten zákon, který vláda předloží v červnu, stihne tuhle sezonu, kdežto kdybychom na tom návrhu pokračovali, tak bychom toho mohli dosáhnout docela racionálním jednáním. Takže si jasně musíme říct, kam chceme dojít a s jakými návrhy. Pro mě je podstatné to, co navrhoval. A jestliže s návrhem souhlasím věcně, a dokonce vláda slibuje, že ho rozšíří, tak já klidně podpořím tento návrh tak, aby se projednával jak v podvýboru, tak ve výboru a případně přišel komplexní pozměňovací návrh. To, že jsme to zamítli, tomu jsme opravdu nepomohli! Ale to si musí vyřešit ti, kteří se rozhodli tohle blokovat. Takže jestli chceme hrát tuhle politickou hru, tak dopadneme jenom špatně! Dámy a pánové, konstatuji, že Poslanecká sněmovna zamítla projednávání předloženého návrhu, sněmovní tisk 83 v prvním čtení, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní vás seznámím s došlými omluvami.